Závěrem si dovoluji upozornit, že předložený návrh zákona obsahuje několik tiskových chyb, které nebylo možné z časových důvodů opravit před doručením návrhu zákona do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Tyto administrativní nedostatky budou opraveny v rámci legislativního procesu v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, předkládám zpravodajskou zprávu k tisku číslo 294. Vzhledem k tomu, že pan ministr financí šel poměrně dopodrobna, tak si dovolím jenom dvě připomínky.

V současné době je upravený návrh zákona předkládán znovu.

Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Z důvodu rozpuštění Sněmovny a také z důvodu velké kritiky, která se snesla na tento návrh zákona, který je v mnoha ohledech dosti podobný tomu, který dnes projednáváme, nakonec bylo od projednávání upuštěno.

Jsou tam některé drobné změny, některé změny i pozitivní.

Ano, boj za větší transparentnost je vedle své věcné náplně poměrně oblíbeným politickým tématem.

Myslím si, že by to bylo namístě. Mám totiž takový dojem, že některá ustanovení tohoto návrhu nás vracejí do doby národních výborů.

Také souhlasím s tím, že v současné době je určitě v daleko větší míře uplatnit úlohu elektronických médií, internetu než dosud.

Víte, v životě obcí se často stává, že obec musí velmi rychle reagovat i třeba poskytnutím dotace na nějakou konkrétní škodní událost, ať se to týká spolků, nebo různých dalších příjemců.

Pocházím ze západních Čech. Znám mnoho bavorských starostů.